Děkuji. Pan předseda Černoch s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nevýhodou je, když jdete na mikrofon po několika předřečnících, že opravdu už řekli vše, co jsem chtěl říct i já. Bavili jsme se tady o tom nedávno. Byla to velmi dlouhá diskuse kolem pravomocí ombudsmana, ombudsmanky. To, co říkal pan kolega Benda, je pravda pravdoucí, protože vše máme a zanáší se jenom další nános do řádu, který v této chvíli si myslíme, že funguje velmi dobře. Já bych rád přednesl návrh na přerušení do přítomnosti ombudsmanky paní Šabatové, protože si myslím, že ta by u tohoto projednávání měla být. Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra.

Bude lepší u řečnického pultu, ano, děkuji. Kolegyně a kolegové, musím říci, že vám příliš nerozumím. Jedním dechem tady ústy pana poslance Bendy kritizujete zacházení s našimi občany v zemích staré Evropské unie s tím, že nejsou rovnoprávní, nemají stejné pracovní podmínky a jsou na ně kladeny daleko větší nároky, na druhou stranu nesouhlasíte s tím, aby evropská směrnice, která zakazuje podobné formy diskriminace, byla do českého práva aplikována.

Ale zkuste se také zamyslet nad obsahem návrhu. Prosím, pane ministře.

Jde tady spíše o šetření našich finančních prostředků než o zvyšování nějakých pravomocí.

Po závěrečných slovech eviduji návrh pana poslance Bendy na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k přepracování. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat nejprve o procedurálním návrhu pana poslance Černocha na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ombudsmanky. Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Černocha.

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání petičnímu výboru jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Paní poslankyně Černochová. Vzhledem k tomu, že legislativu, která se týká azylu, která se týká cizinců, standardně projednává výbor pro bezpečnost, navrhuji, aby se garančním výborem stal výbor pro bezpečnost. Děkuji. Není tomu tak. Budeme tedy nejprve hlasovat o protinávrhu, který navrhla paní poslankyně Černochová, aby se garančním výborem stal výbor pro bezpečnost. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor zároveň navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Paní poslankyně Černochová se hlásí a chce jistě navrhnout i bezpečnostní výbor. Přesně tak. Jak jsem říkala v předešlém příspěvku, standardně se bezpečnostní výbor touto problematikou zabývá. Nevidím jediný důvod, proč by tomu mělo být v tomto případě jinak. To, že dneska je tady zvláštní atmosféra v této Poslanecké sněmovně, že tady probíráme biologické zbraně, kolega navrhne, aby se tím zabýval výbor pro obranu, a zejména členové ČSSD to blokují, to je pro mě poměrně nepochopitelné. Prosím, respektujme zaběhlou praxi, která tady více než tři roky probíhá, a dávejme tyto věci do výborů, které k tomu jsou zřízeny. Děkuji paní poslankyni Černochové. Já vám přímo visím na rtech, paní poslankyně. Já bych navrhovala, aby se to projednalo ve výboru pro sociální politiku. Když se to týká zaměstnanců a jejich podmínek, tak si myslím, že to do tohoto výboru přísluší. Děkuji. Jestli nikdo nemá žádný další návrh, budeme tedy hlasovat nejprve o návrhu paní poslankyně Černochové na přikázání bezpečnostnímu výboru. O tom jsem zahájil hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dalším návrhem je návrh na přikázání výboru pro sociální politiku. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.